Děkuji za slovo. Já z procedurálního hlediska absolutně souhlasím s panem předsedou Stanjurou a celý klub TOP 09 bude hlasovat podle jeho požadavku.

Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, po něm pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo. Já si jenom dovolím drobně reagovat na kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím, jak tady deklaroval nějaké ty možnosti výběrových řízení a podobně. Já myslím, že není třeba natolik opouštět ten právní řád, který v tuto chvíli existuje.

Děkuji. Pan místopředseda Filip, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych se taky nepouštěl do žádných experimentů, protože tady není žádná síla 120 hlasů, která by změnila Ústavu České republiky v čl. 5, že jde o svobodnou soutěž politických stran.

Až teprve v roce 2002 po volbách jsme prosadili tento princip, na který se pan kolega Stanjura odvolává. Do té doby platily výbory, vítěz bere vše. To je realita.

Myslím si, že jestli tady ODS řekne a bude trvat na tom, že už bude ty principy uplatňovat, tak já budu ten, který ty principy uplatňoval vždycky a bude je uplatňovat i do budoucna. Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Dobrý den.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ten výbor se prostě sejde poté, co skončíme tady tu naprosto nesmyslnou diskusi, a projednáme materiály, které máme projednat.

Takže já doufám, že k tomu nedojde a že členové výboru pro evropské záležitosti budou natolik tolerantní, že přijdou na jednání i poté, co skončíme, i když to bude po půl druhé. Děkuji. Děkuji. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Hájek. Prosím, máte slovo.

My jsme postupovali tenkrát jako ANO korektně, snažili jsme se domluvit napříč politickým spektrem se všemi subjekty, aby respektovaly jednací řád, aby respektovaly to, že paní poslankyně opustila řady ANO a přešla do TOP 09. Jaká byla reakce?

Pozor! On byl zvolený demokratickým blokem, takže já jsem předpokládal, že znovu si teď založíte demokratický blok a v rámci demokratického bloku budete žádat odvolání pana Klause.

To znamená ano, nominanti demokratického bloku.

Takže opravdu z mého pohledu je to nekorektní.

Demokraticky. Samozřejmě všichni jsme tady někdy tlačeni k tomu, abychom rozhodovali nebo hlasovali podle svého vědomí a svědomí.